Děkuji. Ještě před panem zpravodajem s faktickou poznámkou pan kolega Váňa. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl reagovat na kolegu Laudáta.

Jinými slovy, pojišťovny to samozřejmě využily jako záminku pro zdražení.

Nyní pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo. Tak vidíte, jaký je to paradox. Ale všechny jasné údaje ukazují na to, že je to naopak. Ten problém je taky v tom, že když snížíte náklady ministerstva a nebude s tím souhlasit ministr, tak ho předseda vlády vymění, nebude s tím souhlasit představitel nějaké instituce, tak ho vymění ministr, a musí se do toho snížení vejít.

To jenom abychom si uvedli, jak to funguje. Prostě veřejné peníze jsou pro privátní sektor velmi zajímavé. Já jsem je neuváděl, co se týká úrazového pojištění, protože byly uvedeny v dopisu pana generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy. Takže srovnám dva roky.

Je to samozřejmě při srovnávání s Českou správou sociálního zabezpečení, která pracuje s limity výběru 350 mld. a výdajů 380 mld., nepoměrné, ale já jsem se vám snažil ukázat, že nepoměrná je taky ta činnost, kterou musí ta která organizace odvádět. Takže spíš bych se přikláněl ke srovnání k důchodovým pojišťovnám či správcům důchodového pojištění, příp. Všeobecné zdravotní pojišťovně, která samozřejmě taky pracuje s většími objemy, ale i těmi pojišťovnami, jak říkal pan předseda Zavadil, v zahraničí. Přece když tu probíhalo schvalování tohoto návrhu tak drtivou většinou jak bylo řečeno, možná politický obchod , tak se k tomu vyjadřovala taky vláda. Také se v té vládě muselo vyjadřovat Ministerstvo financí. Takže neříkejme, že tehdy to bylo odsouhlaseno tak, že k tomu neměl nikdo žádné připomínky nebo to posuzoval jinak, než to posuzujeme dnes.

Děkuji panu zpravodaji. A to je zatím poslední přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Než budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, přečtu ještě omluvy.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Omlouvám se. Naše procedura bude vcelku jednoduchá. Navrhuji, abychom nejdřív hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A, tj. pozměňovací návrh schválený výborem pro sociální politiku, který posouvá ten termín ještě o rok proti původnímu návrhu vlády.

Pokud bude schváleno, máme ještě čtyři doprovodná usnesení, které bychom jednotlivě hlasovali, já bych je přečetl. Toť asi vše. Požaduje někdo schválit proceduru? Je poměrně jednoduchá. Není tomu tak. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování. Paní ministryně? Omlouvám se, samozřejmě.

Kdo je proti? Děkuji. Návrh nebyl přijat. A, stanovisko kladné, paní ministryně? Ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Další pozměňovací návrh? Stanovisko kladné. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.